Na toto vše uvedené reagují mé pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji, pane předsedající. Děkuji. Pan poslanec Miloslav Janulík nyní vystoupí v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

Paní poslankyně Věra Adámková má slovo nyní. Děkuji za slovo, pane předsedající. Co se týče potom i odborné diskuse, bylo potřeba některé věci vést společně, protože tyto zákony se opravdu doplňují v různých způsobech.

Děkuji. Obecnou rozpravu končím. Pardon, hlásí se pan poslanec Nacher do rozpravy.

Děkuji. Obecnou rozpravu končím.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Děkuji. Pan poslanec Janulík, připraví se paní poslankyně Adámková. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Máte slovo. Děkuji. Podrobnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. S přednostním právem pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Počkáme chvíli, abychom dali šanci všem, aby přišli.

Pokud jsme připraveni na hlasování, tak návrh zněl tak, že budeme jednat a hlasovat po 19. hodině a skončíme bodem číslo 35. Žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh jsme přijali.